Minulé vlády každoročně podporovaly rozvoj a obnovu materiálnětechnické základny částkou 25 milionů korun ročně. V porovnání se státní podporou na rozvoj sportu, která byla v řádech miliard, musíte uznat, že objem alokovaných prostředků je podhodnocený, neodpovídající skutečným potřebám a dlouhodobě neudržitelný. A tak stojí za zvážení, zda v letech příštích tuto podporu nezvýšit, za což se přimlouvám. Dnes si dovolujeme s kolegou Markem Výborným předložit pozměňovací návrh na navýšení podpory na rozvoj a obnovu materiálnětechnické základny o 10 milionů korun. Po konzultaci s Českou radou dětí a mládeže víme, že organizace jsou schopné tyto prostředky v letošním roce bez problému utratit. Zároveň jsme ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy hledali zdroj, odkud by zmíněné finance šly přesunout, a tím je oblast kapitálových výdajů do veřejných vysokých škol, kde je rozpočtováno 500 milionů korun. Jelikož zde v sále je přítomno mnoho pracovníků s mládeží a komunálních politiků, kteří ze svých rozpočtů tyto organizace také podporují, věřím, že se podaří společně tento pozměňovací návrh prosadit. Předem vám všem děkuji za podporu tohoto návrhu ve třetím čtení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji předložit dva pozměňující návrhy, které jsou z hlediska dopadu do rozpočtu velmi skromné, ale jsou podle mě velmi důležité, a zároveň je předkládám po dohodě jak s ministrem kultury, protože se dotýká jeho kapitoly, tak po dohodě s ministrem financí.

Obě události mají kromě domácího také výrazný mezinárodní dosah.

Oba dva návrhy, jak jsem řekl, jsou z hlediska dopadu do rozpočtu velmi skromné, ale velmi důležité, a žádám o jejich podporu ve třetím čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Jsme v době, kdy se Evropa v důsledku napadení Ukrajiny ocitla ve velmi složité bezpečnostní situaci. Předem chci upozornit, že považuji za nevhodné v současné krizi sbírat politické body. Budu mluvit k věci bez ohledu na svou politickou příslušnost, protože mám za to, že tato krize stírá rozdíly mezi koalicí a opozicí.

Všichni řečníci ruský útok ostře odsoudili, náš společný postoj vyjadřuje i deklarace, kterou jsme přijali. Zaznívala slova, jako je jednota, jednotný postup, soudržnost, sankce a nutnost zvýšení a zkvalitnění evropské obrany. Z jednání vyplynulo, že krize na Ukrajině posílila jednotu Evropské unie a schopnost jednat. Dále zaznělo, že obranné rozpočty byly dlouho obětovány a je nutné je stabilizovat a navyšovat. Je nezbytně nutné zaměřit se na posílení strategické autonomie. Na tyto výzvy musí reagovat i Česká republika. Než přejdu k samotnému rozpočtu Ministerstva obrany, rád bych ocenil, že se vláda rozhodla poskytnout pomoc, a to nejen vojenského materiálu.

Současná vláda schválila rozpočet obrany ve výši 88,1 miliardy korun, tedy rozdíl činí 5,4 miliardy.

My na takové krize musíme být připraveni, a proto je bezpodmínečně nutné, aby byl rozpočet obrany navýšen, byl stabilní a kontinuálně rostl. Z těchto důvodů navrhuji dva pozměňovací návrhy. V mém prvním pozměňovacím návrhu navrhuji kompletní navrácení částky 5,4 miliardy korun do rozpočtu obrany, ale tady bych chtěl zdůraznit, že poté, co jsem zaznamenal informaci a dnešní pozměňovací návrh paní ministryně obrany, že vláda přijala usnesení na podporu 1 miliardy korun do rozpočtu a paní ministryně tento pozměňovací návrh načetla, tak jsem pozměnil svůj pozměňovací návrh na částku 4,4 miliardy korun. Úprava rozpočtu umožní resortu obrany pokračovat v plnění úkolů vyplývajících s vládou dříve schválených koncepčních a strategických dokumentů a také zaručí jeho stabilní a kontinuální růst.

Dneska vidíme problém s logistikou na Ukrajině.

Naše vláda schválila valorizaci platů pro vojáky ve výši 1 400 korun.

K inflaci by letos měl výrazně přispět růst cen energií.